Tady jsou dvě mocnosti, které ohrožují náš demokratický ústavní systém.

Oni nás dále považují za sféru svého vlivu a dělají všechno pro to, právě tím rozkladem, který vy tady krásně předkládáte, aby nás rozložili a aby se vrátili do těch pozic i v tomhle regionu, ve kterém žijeme. A to si myslím, že je věc, které musíme vždycky bránit. A Čína? Ano, je to jiný příběh, je to běh na dlouhou trať.

A já si myslím, že bychom měli být velmi obezřetní nad tím, jak se zvyšuje jejich vliv nejenom napříč Evropou, ale i v jiných částech světa.

Jsou tady sociální sítě, jsou tady prostě v rámci svobody informací různé obskurní weby a tak dále. No tak se s tím musíme nějak popasovat.

Během jedné minuty!

Pane ministře, máte slovo.

Také proto, protože si myslím, že když hodnotíme těch třicet let, což se teď často děje, tak je pravda, že jestli v nějaké oblasti se situace jednoznačně zhoršila za těch třicet let, tak je to zahraniční politika.

Otázka je, jestli chceme lépe pochopit tu situaci ve světě a proč se nám leccos nezdá, jestli jsou ta témata, která jsou tady zvolena, ta, která nám umožní se dostat dále a více tu situaci pochopit. Já sám jsem ten, kdo velmi dobře spolupracuje s našimi službami, a přesto si nemyslím, že by jejich zprávy byly pro mě úplným klíčem k pochopení toho, co se dnes ve světě děje. Tady jakoby panuje představa, že když budou zodpovězeny ty otázky, které jsou spojeny s prací té komise, tak nám to dodá nějaký zásadní vhled a budeme lépe rozumět tomu, co je kolem nás. Tím si jist nejsem. A já bych se ve svém vystoupení možná pokusil naznačit, proč si myslím, že to je složitější. Ale chtěl bych k tomu něco podotknout a není to pro mě jednoduché, protože vlastně i když mluvím rád o zahraniční politice, tak často cítím, že je to strašně těžké. I když bych rád řekl, že já jsem vlastně také ten, kdo by rád využil toho, že žije ve svobodné zemi, snažil se vycházet z pravdivých faktů, které si ověřím, snažil se je správně interpretovat a formulovat z toho, co je zájem země, ve které žiji. To si myslím, že je to východisko.

Já vám řeknu jen velmi stručně něco z těch závěrů, které jsou vlastně nejsou tak překvapující.